Jako první prosím pan poslanec Richard Brabec s faktickou.

Nyní paní poslankyně Berenika Peštová s faktickou, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, vaše dvě minuty. Já jsem se taky tedy musela ozvat a musela jsem zareagovat, protože sice jsem ten projev možná měla trošku delší, ale já jsem to v tom projevu říkala.

Systém tady je, je funkční a ty obce, respektive občané, si na to zvykli.

V současné době ji právě potřebuje automobilový průmysl, a jelikož ten ty peníze do toho dá a rPET nakoupí na burze, tak ale oni se k němu nemůžou dostat, protože samozřejmě jsou limitovaní nějakou částkou, kterou by oni za ten rPET chtěli zaplatit, a nechce se jim platit to, co platí automobilový průmysl.

Děkuji za dodržení času.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já bych možná doplnil ty informace, které tady zaznívají jak od pana poslance Brabce, bývalého ministra životního prostředí, tak od jeho kolegyň.

Takže toto je celý ten příběh a myslím ten nejzásadnější bod celé té debaty.

Takže jenom jsem chtěl říct, o čem tady dneska budeme rozhodovat... Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

To znamená, jedná se tady o recyklaci ani ne té láhve jako takové, jako toho materiálu, a to je poměrně zásadní věc, protože díky tomu se přínos plastů do oběhu výrazně, výrazně sníží a umožní to nějakým způsobem i kontrolovat. Fakt je ten, že tato recyklace PETu už běží v mnoha zemích.